Byla by to cesta nikoliv k prosperitě, ale byla by to cesta ke stagnaci a úpadku. Byla by to cesta do izolace České republiky. My naopak potřebujeme, abychom byli otevření, abychom byli společností, která je schopna komunikovat, vyměňovat si informace a argumenty, ne se uzavírat sama do sebe, ne se izolovat od zbytku světa. Já myslím, že je trošku paradoxní, jak reagují některá radikální hnutí na současnou krizi kolem migrace. Je přece jasné, že receptem na zvládnutí migrační krize není posílení nacionalismu, není uzavírání jednotlivých zemí a to, že se každý bude starat jenom sám o sebe. To prostě k ničemu nepovede. To, že se Evropa starala sama o sebe, nestarala se o to, co se děje v Sýrii, tak po čtyřech letech tahle metoda vedla k současné migrační vlně. Ne uzavírání se do sebe, izolace a růst nacionalismu, ale naopak větší spolupráce evropských zemí na řešení společných problémů, které máme. Já jsem přesvědčen o tom, že migrace není jenom problém Německa, není jenom problém České republiky nebo Řecka, je to problém, který má celá Evropa, a celá Evropa musí hledat společné řešení, tak aby to mělo nějaký smysl. My jako Česká republika sami o sobě migrační krizi nevyřešíme, ale můžeme se podílet na společné evropské akci a tam má znovu naše členství v Evropské unii smysl. Už nemluvím o všech dalších aspektech, které se týkají zahraniční politiky, bezpečnosti, ale pokládám za důležité, že jsme členy Evropské unie. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane premiére, za částečnou odpověď. Chci vás požádat ještě o doplňující odpovědi. Je jasné z toho, jak mluví hlavní představitelé Evropské unie, například paní Merkelová, že Evropská unie tuto migraci podporuje.

To je podle mě všechno. K tomu vašemu vyjádření, že státy se snaží vstoupit do Evropské unie, já mám informace jiné, kdy Norsko a Turecko svou přihlášku do EU stáhly, to znamená, že si nejsou jisty výsledkem a tím, co Evropská unie dnes dělá, stejně jako já. Co se týká volného pohybu, to bylo jenom to minimální.

Já myslím, že je zřejmé, co to je společná akce Evropské unie. Aktivity, které budeme schopni koordinovat pro to, aby se zlepšila situace v bezprostředním okolí Evropy, aby odsud lidé nemuseli takhle masivně utíkat do Evropy, aby tam mohli zůstat, a to jsou společné akce v oblasti zahraniční politiky. To je společné jednání s Tureckem, přes které prochází velká část uprchlíků do Evropy.

To jsou opatření, která budou zaměřena na to, aby se postavily na nohy ekonomiky zemí v severní Africe.

Tím míním společnou akci Evropské unie a míním ji taky ve smyslu operací proti pašerákům lidí, míním ji také ve smyslu společné ochrany vnější schengenské hranice, ale tam, pokud jde o společnou ochranu vnější schengenské hranice, tam jsme se bohužel ještě nedostali. Děkuji panu premiérovi.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, krátký dotaz. Mělo by se to týkat některých vybraných svátků a prodejen, které mají více jak 200 metrů čtverečních, a pak nějaké výjimky. Koaliční rada v lednu 2015 toto projednala a rozhodla, že tento senátní návrh podpoří.

Velmi mě těší, že sociální demokracie velmi pozorně sleduje aktivity Občanské demokratické strany a reagovala na to odpovědí, ve které se ovšem objevilo, že sociální demokracie bude prosazovat zavření obchodů i v neděli. Mé dotazy jsou jednoduché. Za prvé, jestli tento návrh tedy sociální demokracie jako pozměňovací návrh opravdu podá, toto rozšíření na neděli, případně jestli už jste o tom jednali v koalici a připravíte v tomto duchu vládní pozměňovací návrh. Děkuji za odpovědi.

Vážený pane poslanče, ne. V neděli nechystáme žádné zavírací hodiny. Jsou státy, kde je třeba v neděli převážně zavřeno, to se týká Rakouska. Jsou země, které mají jiná omezení. Je řada zemí v Evropě, které mají skutečně omezení prodejní doby, které se týká tamních svátků. Já osobně podporuji návrh, který tady leží v Poslanecké sněmovně bohužel už strašně dlouho, který předložil Senát. Je to návrh, který řeší zavírací dobu u státních svátků. Myslím si, že tam je regulace vhodná jak s ohledem na život zaměstnanců, kteří pracují v maloobchodní síti, tak i s ohledem na kulturu a život občanů České republiky. Myslím si, že tato regulace by nás spíše přiblížila civilizovaným zemím. Chápu, že jsou na to v Poslanecké sněmovně rozdílné názory, ale já osobně budu hlasovat pro to, aby byla omezena prodejní doba ve státní svátky. Myslím si, že omezení prodejní doby v neděli nikdo nenavrhuje. Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji pěkně, pane premiére, za odpověď.

Rozumím tomu tak, že to je jenom vzkaz, který nemá opodstatnění a nebude tedy realizován ve Sněmovně. Není tomu tak. Dostáváme se ke 12. interpelaci paní kolegyně Černochové. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, v úterý na zahájení jednání Poslanecké sněmovny jsem vyjádřila znepokojení nad postupem, který zvolil pan ministr Chovanec ohledně záležitosti, která se týkala fotomontáže, kterou jsme všichni viděli ve sdělovacích prostředcích. Bohužel jeho vyjádření, které bylo ve smyslu toho, že pan ministr sám zaúkoloval tajné služby, aby se jeho záležitostí zabývaly, ve mně vyvolalo pocit, že jednak nedůvěřuje jako každý jiný smrtelník Policii České republiky, která k tomu je příslušná, a jednak tedy, že zneužil svou pravomoc. Chci se vás jako premiéra České republiky zeptat, jestli o této věci víte, že se obrací přímo jeden z ministrů přímo na zpravodajské služby, případně jestli vláda České republiky tuto záležitost projednávala. Jestli vy sám jste o této věci byl od pana ministra informován.